Také děkuji za přednesené návrhy. Ještě vás prosím, kolegyně, kolegové, o ztišení. Prosím, máte slovo.

Fialova vládní pětikoalice má v plánu dnes odpoledne tuto smlouvu projednávat a protlačit tady ve Sněmovně. Takže já tady navrhnu změny programu schůze ze strany SPD, protože pro SPD není prioritou a nechceme tady cizí základny a vojáky na našem území.

Prioritou nás, SPD, je, aby občané dostávali důstojné důchody, aby rodiny s dětmi dostávaly adekvátní sociální zázemí, aby se nebály mít druhé a třetí dítě.

Vy prostě referendum nechcete, ale my vám tady chceme dát příležitost k tomu, a chci to zařadit jako bod číslo jedna, mimořádný bod této schůze, a chci, aby se zařadil na program schůze zákon o referendu z pera SPD, který už tady dlouhé měsíce, dlouhé roky ostatní strany blokují.

Samozřejmě jsou tady rozdíly, protože když jsem slyšel třeba, že hnutí ANO také chystá zákon o referendu, tak hnutí ANO explicitně uvádí, když jsem četl ty komentáře zástupců hnutí ANO, že hnutí ANO odmítá, aby občané mohli hlasovat o mezinárodních smlouvách.

Podle našeho návrhu má právo hlasovat v referendu každý občan České republiky, který dosáhl zletilosti. Rozhodnutí je přijato, pokud se pro ně vysloví nadpoloviční většina hlasujících, jestliže se zároveň referenda zúčastnilo alespoň 20 % občanů České republiky oprávněných hlasovat.

No a ti, kteří říkali, hned mi tady říkali odpůrci referenda, kteří stejně žádné referendum nechtějí, takže to bylo, jen aby tomu překáželi dál, aby se prostě vymlouvali, že prý jak to, že tam není nějaké kvorum? Ale to je neuvěřitelný, jak ti odpůrci referenda a právě ti zástupci Fialovy vládní pětikoalice, kteří tady chtějí americké základny v České republice, tak jak lžou, jak vlastně obelhávají úplně už celou republiku a občany, protože když proběhlo to jediné celostátní referendum, které zatím proběhlo, to jednorázové, to znamená o vstupu České republiky do Evropské unie, tak tam přece žádné kvorum nebylo. Takže když se vám to hodilo, tak jste tam žádné kvorum nedali, to znamená, krátce řečeno, i jeden jediný občan mohl odsouhlasit vstup České republiky do EU, pakliže by se pouze jeden jediný občan zúčastnil toho referenda. Takže vy jste tam žádné kvorum nedali, když se vám to hodilo, aby prostě to referendum určitě dopadlo.